Děkuji.

Kdo dále do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Pane ministře? Ano.

Většinu věcí jsme vypořádali během podrobné debaty. Oba pánové, kteří zde přednesli své pozměňovací návrhy, podpořili hospodářský výbor a sdělili, že své neúspěšné pozměňováky předvedou tady, což také splnili.

Není tomu tak. Protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu.